Když jsme tady ve Sněmovně hlasovali o usnesení odmítajícím hlasování Evropského parlamentu proti Maďarsku, tak jste se při hlasování zdržel.

Jak tomu všemu, pane premiére, máme rozumět? Jsou nadále Maďarsko a Polsko našimi spojenci, nebo nejsou?

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Tak rozhodně V4 jsou naši spojenci.

Takže visegrádská spolupráce funguje velice dobře.

Takže tam se absolutně nic nemění.

Takže já tam nevidím žádný problém.

Já tam vystupuji na Evropské radě za Českou republiku a zkrátka v těch tématech máme společné názory.

A jak hlasovali europoslanci, tak oni jsou samozřejmě jako nezávislí, ale nemá to vůbec na rozhodnutí Evropské rady žádný vliv, to jejich hlasování. Prosím.

Já jsem velice konzistentní. Takže já jsem velice konzistentní. A myslím si, že jsem první, který se velice angažuje v evropské politice. I paní Merkelová tady byla dvě hodiny. Takže hlasování o Maďarsku není vůbec na stole.

A ve V4 fungujeme skvěle. Děkuji.

Vážený pane premiére, dámy a pánové, víte, že jsem velký fanda rozumné digitalizace veřejné správy, a o to víc se pozastavuji nad nástrojem NEN. Už jsem jednou v té věci interpeloval, protože bohužel Česká republika za jeho provoz a za jeho vytvoření zaplatila stovky milionů korun. Pořád se ještě vyskytují problémy.

Chtěl jsem se zeptat, zda opravdu platí, a to tedy je možné dohledat, že naposledy uzavřela Česká republika v prosinci loňského roku smlouvu na 82 milionů korun, a to na pouhých 395 dnů, na zajištění technické podpory toho systému, a zda to tedy znamená, že se bude vypisovat na dalších 395 dnů na konci letošního roku další taková zakázka na provozování systému. A chtěl bych se také zeptat, jako druhou otázku, co chystá vláda podniknout pro to, aby ten systém opravdu byl plně funkční, aby byl uživatelsky přívětivý a aby splňoval opravdu kritéria přístupnosti internetové aplikace, nebo v tomto případě systému IT. Děkuji. Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Takže se jedná o standardní proces.

Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Protože v tuto chvíli se to povinně dotýká vlastně většiny veřejných subjektů.